Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti?

Návrh zamítnut. A nyní k výchozímu návrhu pana poslance Aleše Juchelky, a sice na přerušení tohoto bodu do doby, než budou schváleny obě zprávy. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl zamítnut. Prosím, k hlasování, paní poslankyně? Paní místopředsedkyně, já bych jenom chtěla upozornit, nebudu dávat námitku proti postupu předsedající, ale pan Letocha navrhl přerušení schůze, ano? Ne přerušení bodu. Děkuju. Přiznám se, nevybavuji si. Protože to je jediné, co lze nyní navrhovat od těch, kdo nejsou předsedy poslaneckých klubů.

Děkuji moc. No a teď se tímto hlasováním právě ukázalo, jaké ty bohulibé úmysly té vládní koalice jsou.

Takže znovu říkám, že se neustále prohlubuje ta nedůvěra právě v to, co vy tady říkáte, že máte ty bohulibé úmysly tímto zákonem. Nemáte. A každým svým hlasováním, každým svým vystoupením, tím, co děláte, jak zpolitizováváte Radu České televize od začátku vašeho mandátu, jsou důkazem.

Dobrý den, vážená paní místopředsedkyně. Protože pan kolega Juchelka dal procedurální návrh, který přerušoval tento bod, a podmínil ho projednáváním jiných dvou bodů. A mě by zajímalo, zda je možné dávat na tento návrh protinávrhy, které jsou časové. To znamená přerušení bodu do nějakého času.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající.

Již před časem jsem řekl, že je načase, aby se Česká televize změnila od základu. Ať už její financování, způsob vedení a zejména pak tvorba zpravodajství, vše je potřeba opravdu důkladně ošetřit, neboť současný stav je nadále neudržitelný. Televize, která tendenčně podsouvá divákovi jediný správný názor, zatímco jiné upozaďuje, označuje za špatné, případně vůbec nezařadí do programu, nemá ani právo, ani nárok sama sebe nazývat médiem veřejné služby.

Bohužel musím říci, že poslední dobou opět sleduji příklon k této rétorice. Pokud se opačný názor potlačuje a jeho nositel je dehonestován, označen za cizího agenta nebo dezinformátora, je nutné si přiznat, že jsme opět na cestě k totalitní, jediné přípustné pravdě. Diskuse se nepřipouští, výměna a různorodost názorů již není brána jako potřebný nástroj demokracie, ale velmi často jako věc nevhodná a nežádoucí.

A právě toto se v České televizi děje. Reportáž s názvem Pro všechny, která obhajovala stejnopohlavní manželství, porušila hned tři články kodexu České televize.

Stejně tak uznala i další pochybení paní Fridrichové, na které upozornila Aliance pro rodinu i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Je samozřejmě dobře, že Rada České televize odmítla legalizovat takto nevyváženou a zavádějící reportáž, kdy byl dán prostor pouze jednomu názoru, zatímco názor druhý byl opomenut. Varovným znamením však je, že i přes jasné porušení hned několika článků kodexu České televize tak rada rozhodla pouze těsnou většinou osmi členů z patnácti. Jak je možné, že některým členům Rady České televize nevadí porušování kodexu? Co stojí za tím, že i přes jasné stanovisko Rady pro rozhlasové a televizní vysílání nemají zájem o nápravu? A co by se stalo, kdyby tak uvažovali všichni členové Rady České televize? Rezignovali bychom již úplně? Právě proto opakovaně a soustavně varujeme před politizací Rady České televize. Je nutné a důležité, aby v ní byly zastoupeny názory co nejširší vrstvy společnosti. Stávající způsob volby členů Rady České televize tuto různorodost do značné míry zaručuje. Navrhovaná novela tuto pojistku bohužel odstraňuje a já před ní znovu a ještě důrazněji varuji. Nemohu ji samozřejmě podpořit a vás, milé kolegyně a kolegové, důrazně vyzývám k témuž. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče.